Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi krátce. Já vám děkuji, pane ministře, za věcné vyjádření. Chce se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru pan poslanec Koníček? Pan zpravodaj má zájem. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji. Já jenom konstatuji, že návrh Senátu je opravdu jednoduchý. Vypouští část třetí, která umožňovala přeměnu české politické strany na evropskou politickou stranu. Otevírám rozpravu. Zde měli vystoupit případně zástupci Senátu, kteří zde nejsou. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra nemá zájem. Nemá zájem. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.